Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Takže vás všechny poprosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, zaujali svá místa v sále a přestali hovořit.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Prosím, pane zpravodaji. Garanční výbor nedoporučuje.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Garanční výbor nedoporučuje. Navrhovatel?

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Dalším hlasováním bude hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Chvojky pod písmenem B. Garanční výbor doporučuje. Navrhovatel?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.